Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den přerušené 50. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Paní poslankyně Kailová hlasuje s kartou číslo 31. Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslankyně, poslanci a členové vlády: pan poslanec Adámek zahraniční cesta, pan poslanec Běhounek pracovní důvody, pan poslanec Beznoska pracovní důvody, paní poslankyně Černochová pracovní důvody, pan poslanec Fiedler zdravotní důvody, paní poslankyně Fischerová zahraniční cesta, pan poslanec Grospič zahraniční cesta, pan poslanec Heger pracovní důvody, pan poslanec Klučka zahraniční cesta, pan poslanec Koskuba zdravotní důvody, pan poslanec Lobkowicz zahraniční cesta, pan poslanec Nykl zdravotní důvody, paní poslankyně Nytrová osobní důvody, pan poslanec Snopek zahraniční cesta, pan poslanec Šincl osobní důvody, pan poslanec Urban bez udání důvodu a pan poslanec Zlatuška zahraniční cesta. Z členů vlády se omlouvá pan vicepremiér Babiš pracovní důvody, pan ministr vnitra Chovanec pracovní důvody a paní ministryně školství Valachová, rovněž pracovní důvody. Ještě je tu omluva pana poslance Šarapatky, který se omlouvá z dnešního jednání z důvodu zahraniční cesty. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych vás nyní seznámit se závěry z dnešní porady vedení Poslanecké sněmovny.

Poté bude zahájeno krátké slavnostní shromáždění, kdy v Poslanecké sněmovně uvítáme pana Jiřího Bradyho a oceníme jeho celoživotní postoje.

Na jeho místo bychom zařadili pevně bod 175, což je občanský zákoník ve třetím čtení.

Tolik z mojí strany. Nyní tady mám několik žádostí o vystoupení. První se hlásil pan předseda Faltýnek. Potom je tady přihláška pana předsedy Kalouska, potom další přednostní právo pana předsedy Laudáta. A potom všichni další, kteří se přihlásili písemně. Nyní pan předseda Faltýnek.

Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych navrhl pevné zařazení bodů do programu schůze za náš poslanecký klub.

A potom bod č. 184, je to vládní návrh zákona o ochraně přírody a krajiny, sněmovní tisk 501, na pátek 11. 11. jako první pevně zařazený bod.

Prosím pana předsedu Kalouska.

Děkuji za slovo, pane předsedo.

Vláda včera vydala k tomuto návrhu nesouhlasné stanovisko. Respektuji, že na toto stanovisko vyčerpala celých třicet dní, které ze zákona má povoleno, a je mi proto zřejmé, jak asi budou chtít hlasovat všechny vládní strany.

Nechci teď oživovat naši diskusi a výměnu názorů o elektronické evidenci tržeb. Jsme přesvědčeni, že to je brutální útok na malé podnikatele s cílem je pokud možno likvidovat. Vy jste přesvědčeni, že to je stěžejní nástroj pro výběr daní. Pravděpodobně se navzájem nepřesvědčíme, ale úplně všichni, všichni, ať už si to chceme, nebo nechceme přiznat, vidíme v praxi, jak zoufale je to nepřipraveno. Podmínky, o kterých mluvíme, že by měly být rovné pro všechny, a vy říkáte, že se narovná podnikatelské prostředí, jak se ještě více pokřiví. Už jenom proto, že na někoho se to vztahovat bude, na někoho se to vztahovat nebude. Nejsou zcela jasné některé procesy a mechanismy. Vzpomeňte si prosím, že jsem se tady zkoušel zeptat pana ministra financí, jestli ví, kdy vzniká tržba při platbě kartou podle tohoto zákona. On to neví.

To je smysl tohoto návrhu zákona. Jedná se o první čtení zákona, ke kterému stanovisko přijala vláda včera, jste říkal.